No, v tom ale vláda Petra Fialy totálně selhává. A já myslím, že to všichni občané vidí na svých peněženkách, a to i voliči vládního pětislepence. Zásadní problém v tomto ohledu také je v tom, že jednak jsou naše zásoby plynu na nízké úrovni, a také, že Česká republika nakupuje silně předražený plyn na burze, navíc prostřednictvím překupníků, namísto toho, aby měla zajištěné přímé dvoustranné dlouhodobé kontrakty s přímým producentem a dodavatelem. Já nevím, proč si nevezme česká vláda příklad v Rakousku?

Ano, tato vláda je doslova zadarmo drahá a vytahuje zbytečně peníze z peněženek českých občanů svou neschopností. Znova říkám, že tou cestou, o které hovoříme, například Rakousko, Maďarsko nebo Slovensko.

A i to je vina a zodpovědnost Fialovy vlády, která příčiny vysokých cen plynu a energií a jejich dopady vůbec neřeší.

Máte tady většinu ve Sněmovně už půl roku. Kvůli vám platí lidé předražené ceny energií. Tato vláda nemá důvěru občanů, a měla by proto podat demisi, protože přivádí svými kroky naše občany a firmy do energetické chudoby a do existenčních problémů. A to není všechno, těch témat je tady víc, která jsem myslel, očekával bych od vlády, že bude řešit, ale už neočekávám nic, protože už vím, že vám jsou běžní občané úplně ukradení.

Já jsem se schválně občanů ptal už opakovaně i ve svých vystoupeních, aby mi napsali, zdali cítí na svých peněženkách, že něco pro ně udělala ohledně zdražování vláda Petra Fialy. Nikdo necítí vůbec nic. A je to tak, nikdo necítí vůbec nic. Vy jste totiž pro občany vůbec nic zásadního neudělali. Zatím jste udělali jenom pro sebe. Několik ministrů navíc, aparáty pro ně, desítky milionů korun navíc na Úřad vlády, to je vaše cesta, co vy děláte. Sami pro sebe, ale pro občany nic. A když se podívám na program této schůze, že vláda chce zhoršit dostupnost zdravotní péče pro občany, no tak to je opravdu vrchol. Protože na programu této mimořádné schůze je vládní návrh, je to návrh vlády Petra Fialy z ODS, na snížení plateb veřejného zdravotního pojištění za takzvané státní pojištěnce, to znamená za děti, studenty, seniory, zdravotně postižené, od 1. července letošního roku. A to navzdory tomu, že v současné době jsou počty těchto státních pojištěnců navýšeny o statisíce uprchlíků z Ukrajiny, jejichž zdravotní péče je rovněž financována z tohoto veřejného pojištění, tedy z peněz našich daňových poplatníků.

Říkám na rovinu, že to je pro hnutí zcela nepřijatelné a budeme proti tomu bojovat ze všech sil tady ve Sněmovně.

A je potřeba si říct na rovinu, že v případě, že to vláda prosadí a vy si to stejně nakonec prosadíte zřejmě, protože máte tady většinu ve Sněmovně tak jakékoliv, jakékoliv čekání u lékaře, jakýkoliv odklad zdravotní péče, všechno bude vaše vina. Ono už je to, ono už po půl roce, jste už tady, vládnete už poměrně dlouho, protože připočtěme k tomu to, že jste tady už před rokem a půl říkali ve Sněmovně, že jste plně připraveni vládnout jak personálně, tak programově, ukázalo se, že to byla lež, obojí, protože programově žádný zákon tady nemáte připraven. Všechno trvá. Říkali jste, že budete řešit zdražování, neřešíte nic.

Prostě okolní země to řeší, vy to neřešíte. DPH na potraviny v České republice je nejvyšší ze všech zemí střední Evropy, když se podíváte na všechny okolní země kolem České republiky. Jediná Česká republika má 15 % na potraviny. Všichni mají méně. Polsko dokonce na ty základní potraviny dalo přechodně nulové DPH, proto jsou tam také potraviny levnější, naši občané tam chodí nakupovat.

Místo aby se zeptal pan premiér Fiala, aby se zeptal polského premiéra, jak to Poláci dělají, když mu to není jasné, panu premiérovi, aby prodiskutoval to, proč v Polsku je to levnější, tyto základní potřeby, tak si tam udělal nějakou fotku a podobně, ale pro občany je výsledek nula. Pro občany je výsledek nula. Že občany trápí zdražování. Takže místo aby tu cestu věnoval skutečně i těmto důležitým věcem, tak samozřejmě pana premiéra Fialu se statisícovým platem zdražování občanům nezajímalo. Výsledek v tomto ohledu nula. Takže to samozřejmě zasluhuje obrovskou kritiku.

Sami sobě, to myslím vládním politikům a jejich exponentům.